Takže těch otázek je spousta.

Souhlasím s vámi, že všechno je to dluh veřejných institucí, to je bez diskuse. Je to všechno, to patří do dluhu veřejných institucí, to je jasné.

Tak bude novela rozpočtu? Jiné řešení nevidím. A pak ještě poslední věc už jsem v prvním čtení na to upozorňovala a pak jsem nebyla dostatečně ostražitá, anebo jsme to spíš asi možná zamluvili jinými věcmi ještě ten Modernizační fond, on o tom bude mluvit Richard Brabec, až vystoupí se svým pozměňovacím návrhem, určitě to zopakuje.

Děkuji předem.

Prosím.

Já jsem mluvil o možných obavách z optimalizace daňové zátěže, a to jsem říkal, že ohlídá Finanční správa.

Ten odvod je poměrně jednoduše spravovatelný, ten výpočet. Do té pracovní skupiny chodili zástupci všech čtyř největších producentů elektrické energie. Tam není úniku, tam není úniku.

A ten druhý efekt je, že tím pádem z windfallu bude méně, ale zase je to ten pozitivní efekt, že to zatěžuje ta mimořádnost, standardní daňový systém mnohem více, než kdybychom například ty stropy dali mnohem výš. Nic víc jsem neříkal.

Děkuji za upozornění, pane místopředsedo. Děkuji vám.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl namísto pana vicepremiéra Bartoše, který je na vládě, přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je evidován v systému jako sněmovní dokument 1556. Jde o pozměňovací návrh, který reflektuje rozhodnutí, které Poslanecká sněmovna dnes udělala, to znamená zřízení Digitální a informační agentury, a do všech tabulek přidává řádek navíc, ve které je Digitální a informační agentura, u toho je nula. Je to tedy technický návrh, který uvádí návrh rozpočtu podle předchozí vládní dohody do souladu s dnešním rozhodnutím Poslanecké sněmovny.

Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně a kolegové.

Jedná se o navýšení ukazatele, který se pracovně nazývá národní zemědělské dotace. A to, že něco je v nepořádku, už signalizuje i usnesení zemědělského výboru k návrhu zákona o státním rozpočtu, který přijal doprovodné usnesení, kde vyzval ministra zemědělství, aby zabezpečil navyšování ukazatele národní zemědělské dotace v průběhu roku 2023. Je to například podpora včelařství.

Zase je to záležitost boje s klimatickou změnou.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na naše vinaře. A jestliže mluvíme o zdolávání kůrovcové kalamity, samozřejmě i podpora pěstební činnosti v lesním hospodářství by byla priorita. V tomto směru vláda na příští rok ve všech čtyřech oblastech plánuje pro všechny částku 30 milionů korun, což samozřejmě také je nedostatečné.